Z pověření vlády uvede tento návrh ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souvislosti s požadavky na zvýšení transparentnosti zahraničního obchodu s vojenským materiálem a s požadavkem na zvýšení možnosti jeho kontroly se navrhuje zpřísnění stávajících ustanovení zákona. Jedná se o návrh, aby povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem bylo vydáváno pouze na dobu pěti let.

Dále návrh novely umožňuje nově vývoz a prodej vojenského materiálu na základě usnesení vlády, že tento vývoz bude moci realizovat buď Ministerstvo vnitra, nebo Ministerstvo obrany, a to napřímo, bez nutnosti využití prostředníka. Předložený návrh zákona si dále klade za cíl sladění zákona s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a odstranění duplicit s kontrolním řádem.

Mezi další části novely patří revize definice vojenského materiálu, publikace vzorů žádostí elektronickou formou, možnost rozšíření povolení a prodloužení doby platnosti licencí v obchodování s vojenským materiálem. V souvislosti s nově zavedenými instituty se novelizuje právní úprava správních poplatků.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak je uvedeno v důvodové zprávě a jak řekl pan ministr, vojenský materiál je zbožím citlivého charakteru a je nezbytné kontrolovat zahraniční obchod s touto komoditou, a to nejen z bezpečnostních, ale i zahraničněpolitických důvodů.